Pokud by smlouva ošetřila všechny aspekty, o nichž se už léta mluví, soudní cestou by se problém kolem Bakalových aktivit již dávno vyřešil a nemuseli bychom v novinách číst následující tvrzení: Pana Sobotku považujeme za činitele odpovědného za privatizační transakci OKD, kdy stát přišel o desítky miliard, kupující získal majetek téměř zadarmo a desetitisíce nájemníků hornických bytů byly podvedeny.

Mám na mysli například ministra, nebo exministra Milana Urbana a stávajícího premiéra Sobotku. S nedostatečnou odpovědí premiéra na mou písemnou interpelaci nemohu souhlasit. Chci věřit, že u příslušného soudu, ať už v jakémkoliv postavení, bude sdílnější. Vzhledem k tomu, že Ministerstvo financí se ve věci zpackané privatizace OKD obrátilo s podnětem na Obvodní soud pro Prahu 2, nepovažuji za nutné, abychom tuto kauzu nadále projednávali ve Sněmovně. Děkuji vám za pozornost.

Čili nemůžeme ani... Můžeme tedy dnes to rozhodnutí změnit, takže na tom netrváme, můžeme to projednávat, a pokud ale interpelující trvají na přítomnosti toho ministra, původní usnesení platí. Proto jsem nedal o přerušení u první a druhé interpelace hlasovat, protože usnesení Poslanecké sněmovny platí.

Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, já bych chtěla jménem poslaneckého klubu Úsvit požádat vedení Poslanecké sněmovny, aby se příště lépe domluvilo s ministry, s předsedou vlády, zda tady na písemné interpelace budou. Pak by se mohla změnit organizace. Mohli jsme předřadit body, které jsou důležité, a nemuseli jsme tady sedět do večerních hodin. Prosím, pane předsedající, abyste to vyřídil ostatním členům vedení Sněmovny a udělali jste v tomto nápravu. Vstáváme tady, jsme tady u toho, a oni tady nejsou.

Já bych jenom doplnil paní kolegyni Hnykovou. Já bych skutečně chtěl vyzvat vás, pane předsedající, abyste po dohodě s panem předsedou Sněmovny požádal ministry vlády České republiky, aby se účastnili interpelací, nikoliv abyste se s nimi domluvil.

Prostě tady nejsou a to skutečně narušuje chod Sněmovny. My se tady neustále bavíme o tom, jaké jsou tady v uvozovkách obstrukce, kolik stojí jedna hodina, kolik stojí půl hodiny a kde jsou ministři za ANO? Kde jsou? Když tady jejich předseda klubu neustále vyčísluje, kolik stojí jedna hodina jednání Poslanecké sněmovny. Nejsou tady.

Já tomu rozumím. Pořád jsme v parlamentní demokracii, kdy vláda je odpovědná parlamentu, nikoliv opačně. Ale beru ten příslib místopředsedy Bartoška jako první krok k zjednání nápravy. Chápu, že některým vám to určitě nestačí.

Jestli trvá na přerušení do přítomnosti? Ano, trvá, čili usnesení platí.

Přeruším jednání Poslanecké sněmovny. Já chápu kolegu Marka Bendu, ale upozorňuji na složitost ustanovení jednacího řádu a nerad bych měnil to usnesení, které bylo předtím u pana kolegy Jurečky.